Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji vám.

Načetla ho již předsedkyně rozpočtového výboru paní předsedkyně Vostrá, nicméně je určitě důležité, aby zaznělo při této příležitosti, že toto doprovodné usnesení jednomyslně schválil školský výbor. Jeho obsahem je především navázání na dobrou praxi, která byla založena už při minulém rozpočtu, aby se rozpočty škol zvyšovaly opakovaně, rok co rok po sobě, a aby naše školy, ať mateřské, základní, střední, nebo vysoké, měly jistotu, že rozpočty porostou v tříletého výhledu. Tady bych navázala na paní poslankyni Pekarovou. Zmiňovala tady situaci ohodnocení našich učitelů, ale také neučitelů ve školách. Já bych tady chtěla říct, a rozhodně nechci politikařit ani vzpomínat na to, kdy se to stalo, protože je to samozřejmě věc, která se nestala ze dne na den, a podfinancování našeho školství v době 2013 bylo 70 miliard korun, tzn. ani rekordní rozpočty za poslední tři roky samozřejmě tento dluh směrem k učitelům a neučitelům ve školách, ale především našim dětem nemohly zcela smazat.

Chtěla bych říct, že vynulování osobních příplatků je věc, která skutečně postihla především učitele.

Osobně se domnívám, že jsme se vrátili, tedy bohužel, na začátek škrtů v rozpočtech školství v roce 2009.

Podotýkám, že toto úsilí je dlouhodobé, vznikly systémové investiční programy jak MŠMT, tak Ministerstva financí a bylo by namístě co nejvíce investice posílit. Koneckonců investice v rozpočtu, to je něco, co podporuje každý ministr nebo ministryně financí. Poslední věc je věc zvýšení finančních prostředků pro vysoké školy. Tady bych chtěla říct, že dlouhou dobu byla velká politická shoda na tom, aby se zvedlo, zdvojnásobilo ohodnocení doktorandů na našich vysokých školách.

Chtěla bych toto podpořit, protože i tak to bude znamenat, že naši doktorandi budou ohodnoceni na úrovni Slovenska, Slovenské republiky.

Teď je přihlášen pan poslanec Krejza, ale máme tu s přednostním právem pana místopředsedu Hamáčka, který požádal o slovo. Prosím, pane místopředsedo. Děkuji, omlouvám se, nezdržím vás dlouho.

Děkuji. Nyní pan poslanec Krejza, připraví se pan poslanec Janda. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu číslo 115, sněmovní tisk.

Další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Janda, připraví se paní poslankyně Majerová. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu zavedenému v systému pod číslem 71, a to ve znění:

Výdaje kapitoly 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, položka podpora činnosti v oblasti sportu, všeobecná sportovní činnost, se navyšuje o částku 7 milionů. Osobně nepovažuji problematiku rovných příležitostí žen a mužů za něco tak zásadního, aby mu musela být vyčleněna kapitola státního rozpočtu, a tyto aktivity nejsou bezpodmínečně nutnými výdaji státu. Jestliže existuje někde rovné prostředí, tak je to právě ve sportu. Rovné příležitosti žen a mužů o peníze určitě nepřijdou, protože jen v rámci sociální fondu Evropské unie, operačního programu Zaměstnanost, byly v roce 2016 vypsány tři výzvy podporující rovné příležitosti žen a mužů, ve kterých bylo vyčleněno 678 milionů korun. Nyní je s faktickou poznámkou přihlášena paní poslankyně Pekarová. Máte slovo, paní poslankyně.